Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Prosím. A pak pan zpravodaj také závěrečné slovo. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Budu se snažit všechny zodpovědět.

jsou každý den zveřejňovány statistiky o počtu předepsaných a vydaných elektronických receptů. Každý z vás se může podívat, kolik bylo každý den předepsáno elektronických receptů.

Samozřejmě jsou výjimky pro návštěvu lékaře u pacienta v jeho domácím prostředí.

Není to možné řešit jinak. Takže byla vytvořena pracovní skupina, kde jsou zástupci odborné veřejnosti. A harmonogram je takový, máme to i v legislativním plánu, že by ta novela měla jít na vládu do května do Legislativní rady vlády, a pokud vše půjde dobře, tak doufám, že do konce roku by mohl být ten zákon schválen, aby ten lékový záznam byl funkční 1. 1. 2019.

To taktéž chceme řešit. Ale myslím si, že asi primárně každého zajímá, a je to stále akcentováno, je právě ten lékový záznam.

To znamená, skutečně těch případů, kdy je odezva nějaká delší, to znamená v řádu skutečně několika sekund, je zcela marginální množství.

Takže ten systém má smysl ve chvíli, kdy tam skutečně všichni lékaři budou zapojeni a budou předepisovat elektronicky, léky budou takto evidovány.